Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj k financování monitorovacího systému evropských fondů Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Petr Adam.

Děkuji, pane předsedající.

Kauza startuje tím, že

A pokud usoudí, že systém je nedůvěryhodný, potom je otázkou, co bude dál.

To jenom dokazuje, že problém je opravdu nanejvýš závažný, a všichni si to uvědomují.

Ale nejen pan premiér je znepokojen. Co se dělo dále.

Pardon.

Protože jestli tomu správně rozumím, tak nás to bude stát minimálně stovky milionů korun.

Já děkuji panu poslanci Adamovi a s drobnou omluvou, protože paní poslankyně přišla teď ke změnám pořadu schůze.

Pokud chcete, paní poslankyně, navrhnout změnu programu, máte ještě na to 23 minut.

Děkuji za slovo. Já se velice omlouvám.

Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Jsme uprostřed bodu, nemůžeme navrhovat změny v programu.

Děkuji. V případě, že by nebyla, tak ten postup možný je, v případě, že je námitka, tak o té námitce dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Stanjury proti mému postupu, aby paní poslankyně Pardon, je tady žádost o odhlášení. Takže považuji toto hlasování za zmatečné.